S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Válek, kterého ale nevidím, takže jeho faktická poznámka nemůže být zde přednesena. Je ještě prosím nějaká přihláška do všeobecné rozpravy? Pokud ne, tak všeobecnou rozpravu končím. Ptám se paní předsedkyně, zda má zájem o závěrečné slovo. Nemá. Přistoupíme k podrobné rozpravě. Otevírám podrobnou rozpravu. Žádnou přihlášku do podrobné rozpravy jsem neobdržel, ani teď žádnou nevidím, takže i podrobnou rozpravu končím. Znovu se ptám paní předsedkyně, zda má zájem o závěrečné slovo. Nemá.

Je zde žádost o odhlášení, které samozřejmě vyhovím.

Nyní budeme hlasovat o usnesení, jak bylo předloženo, jak jste s ním byli seznámeni. Kdo je pro?

Kdo je proti?

Končím projednávání tohoto bodu a děkuji paní předsedkyni rozpočtového výboru. Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček se z důvodu pracovní cesty do zahraničí omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne.